Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Tak prosím. Tak jedeme dolů. Za prvé tvrdíte, že máte přebytkový rozpočet. No tak pane premiére, to je sice hezké, ale vy ve státním rozpočtu, respektive jeho návrhu, což je zákon, navrhujete vždy jiná čísla.

To je pro tuto republiku to nejhorší. Říkáte, že Národní rozpočtová rada dělá výhled na padesát let.

Proto já vám říkám váš státní rozpočet je rozpočtem zapomnění, nikoliv budoucnosti. Děkuji za dodržení času. Pan premiér bude reagovat.

No to je neuvěřitelné!

Takže je nějaký plán. Nedají se plánovat přesně evropské peníze. Takže zpráva se především zabývá popisem metody, kterou dochází k těmto závěrům. Příliš mnoho návrhů, co konkrétně udělat, však na příjmové straně veřejných rozpočtů, nebo jak navrhují vytvářet přebytek rozpočtu v rozsahu 2, 6 % HDP, tedy kolem 100 miliard korun ročně, také zůstává nevyřčeno. Tady by určitě bylo zajímavé znát názor na oblasti, kde výdaje krátit, nebo naopak jak zvýšit rozpočtové příjmy v tomto rozsahu. Ale hledat řešení zjevně není v silách Národní rozpočtové rady.

Takže pokud chce někdo vést rozumnou diskuzi, my jsme připraveni. Nezodpovědných. Protože považuji za absurdní, že někdo tady straší, co bude za padesát let, když my máme skvělé výsledky. A znovu opakuji, přebytkový rozpočet. Děkuji a nyní prosím pana poslance Dominika Feriho, který bude interpelovat ve věci absencí, připraví se paní poslankyně Maříková. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji vám za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády a vážený pane předsedo vlády.

A teď vám položím možná první otázku, na kterou v interpelacích odpovíte konkrétně a přímo.

Je to klíčový zákon. Myslím si, že by tady měli být. Děkuji za odpověď. Já děkuji za otázku. Prosím pana premiéra o odpověď.

Ale pokud vím, tak to první čtení byl tady pan prezident.

A pan Staněk se omluvil z důvodu zahraniční cesty na celý den. Takže já určitě na vládě vyzvu všechny ministry, aby samozřejmě, když bude druhé čtení, aby tady byli a aby mohli reagovat na připomínky nebo návrhy poslanců Děkuji.

Prosím. No tak vláda rozhoduje ve sboru.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže to platí. A já myslím, jsem splnil i ten slib, který jsem dal občanům, že za půl roku jsme zrušili kvóty a relokace jsou dobrovolné. Takže se nám to povedlo. V červnu bylo zrušeno to nesmyslné rozhodnutí Evropské komise, nebo Evropy, kvóty, které samozřejmě nefungovaly. No a ta situace se mění a já jsem s paní kancléřkou o tom jednal a to jednání samozřejmě nemá žádný vliv na naši pozici.